A já jsem ji vyřešil. Ta situace se stabilizovala. A logicky jsem se věnoval celé čtyři roky situaci v hlavním městě, konzultoval jsem ty věci s paní primátorkou minimálně na čtrnáctidenní, třítýdenní bázi a samozřejmě jsem se zajímal o věci, kde by mohl být nějaký problém.

Což je poměrně hodně.

Dneska jsme měli klub, kde jsem se snažil nebo snažil no, kde jsem prostě řekl svůj názor, vysvětlil jsem ty věci. Já bych pro vaši informaci tady pár věcí z těch dotazů pana Kroupy řekl. Protože samozřejmě ty moje odpovědi se neobjevily v těch odpovědích. Ale to je normální, na to jsme u některých našich novinářů zvyklí. A já to ani nijak nekritizuji, ale jenom pro objektivitu jsem poslal prostě ty svoje odpovědi kolegům. Jedna věc. Je škoda, že tady není v sále Kateřina Valachová, která byla ministryní školství.

Kolega Rychetský, předseda Ústavního soudu, tady není v tuto chvíli. Pan Kroupa píše.